Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více, než je průměrná míra inflace v některých případech: mouka, mléko, oleje, tuky, meziročně rostou ty ceny i o více než 50 %.

Podle informací serveru iDNES z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají systémem veřejné sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce.

Životní úroveň pracujících Čechů tedy letos klesla o desetinu. Je to v první řadě důsledek kroků škodlivé vlády Petra Fialy z ODS a její zodpovědnost.

Přitom hrozí, že díky nečinnosti a nekompetentnosti vlády bude příští rok situace ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, což je nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd. Na jedné straně musíme zastavit a snižovat inflaci prostřednictvím opatření na snížení cen energií, pohonných hmot, potravin a bydlení, kombinace cenových stropů a snížení nepřímých daní. Na straně druhé je nutné zvýšit čisté příjmy domácností zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti, razantním zvýšením důchodů hlavně nízkopříjmovým seniorům a invalidům a také všestrannou podporou pracujících rodin s dětmi zvýšením rodičovského příspěvku, mateřské či porodného. Pokud Fialova vláda současnou neutěšenou situaci ve společnosti nechce nebo neumí řešit, musí v zájmu státu odejít. I proto hnutí SPD v Poslanecké sněmovně začíná sbírat podpisy na svolání schůze, na které by se hlasovalo o vyjádření nedůvěry vládě Petra Fialy. Vláda Petra Fialy prostě nečiní dostatečné systémové kroky v oblasti ochrany našich firem a občanů před existenčními problémy v rámci cen energií.

Přitom na kompenzaci tohoto opatření na Slovensku výrobcům a dodavatelům energií vynaloží slovenská vláda celkově 6 miliard euro, což je v přepočtu méně, než na obdobné kompenzace hodlá vynaložit česká vláda.

Vláda navíc dlouhodobě čeká na unijní řešení, které nepřichází, protože jednotlivé státy si přijímají vlastní opatření a mají každý jiný takzvaný energetický mix. My jsme na to upozorňovali už od jara, že žádné unijní řešení nepřichází, nepřijde, ale vláda celou dobu naivně čeká a obelhávala veřejnost. Tato nečinnost Fialovy vlády přivede naši zemi a její občany do velké hospodářské a společenské krize, která bude pro drtivou část občanů a firem znamenat, a už znamená také pro mnoho občanů, doslova boj o přežití. Takže abych to zopakoval, já bych chtěl zařadit jako první bod dnešní schůze bod, který navrhuje SPD s názvem Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě.

A teď bych to zdůvodnil. Přitom v podstatě vláda v tomto ohledu nevyvíjí žádnou činnost, aby těmto občanům nějak zásadně pomohla. Na toto téma je samozřejmě svolána i mimořádná schůze na čtvrtek, ale já si myslím, že je potřeba to téma otevřít, protože mám avizováno, že vládní koalice opět neschválí program té opoziční mimořádné schůze, kde by se řešila sociální podpora potřebných občanů. Proto jsem se rozhodl tento bod navrhnout i zde. To znamená, my prostě chceme, aby se o tomto tématu diskutovalo, aby vláda předložila nějaký plán, nějaké návrhy, protože jste tady ani za rok žádné návrhy nepředložili. Ve čtvrtek, kdy je mimořádná schůze, vy nechcete schválit program schůze, budou moci mluvit tady jenom lidé s přednostními právy.